Těžko říct.

Protože je to laciné generikum a na ministerstvu nám stále běhají lobbisti farmaceutických virem? Není to ta pravda? Takže rád bych požádal nového pana ministra o informace, kolik lidí skutečně a prokazatelně na COVID19 zemřelo.

Nepřesná data s sebou nesou i problém v tom, že neznáme skutečný stav věcí. A pokud neznáme skutečný stav, těžko ho můžeme kvalifikovaně řešit.

A skutečně řada lidí přichází o práci, snížily se jim příjmy a jsou v zoufalé ekonomické a sociální situaci kvůli těm opatřením. A já proto znovu vyzývám k tomu, aby vláda dala na stůl jasná data, protože se opravdu vůbec nedivím obrovskému množství občanů, že jsou znejistělí a že tomu prostě přestávají věřit, nebo už dokonce nevěří. Znovu biju na poplach, protože lidé nemají peníze. A stát bohužel, jak jsem už říkal, nenabízí žádné skutečné podpůrné varianty tak, aby udržel systémově jak pracovní místa, tak také v chodu malé a střední firmy, které jsou páteří naší ekonomiky včetně živnostníků.

Takže bych chtěl vyzvat vládu, i když už mi připadá, že začíná být pozdě a že ti lidé opravdu už budou bez peněz kvůli tomu, že vláda odmítá ekonomické a sociální zákony, které my tady navrhujeme, a budou bez práce, což ovlivní samozřejmě i ty všechny rodiny, kde mají invalidní důchodce, mají tam invalidy, starobní důchodce, matky samoživitelky, všechno je to v těch rodinách provázáno, když přijdou o své příjmy, o práci.

No, já jsem členem komise pro Ústavu už léta, takže to, tuším, bylo jediné místo, kde se to zatím ve Sněmovně projednávalo. No víte, on tam totiž pan ministr Hamáček poschovával více věcí, pod tím ústavním návrhem zákona o bezpečnosti. Například tam píše, že bude moci v podstatě vláda nekonečně opakovat volby, resp. nekonečně odkládat volby.

Takže nekonečně podle Ústavy se podle návrhu ministra vnitra Hamáčka budou moci odkládat volby. Vláda. Vláda bude moci. Je tam nejprve napsáno na půl roku a v další větě je napsáno ale také opakovaně.

Takže jsme společně všichni ten zákon tady vypracovali ve spolupráci s dalšími stranami a už je přijat, aby občané mohli volit, a bezpečně mohli volit, tyto volby.

Protože pan Hamáček navrhuje opravdu velmi podivné návrhy.

A na závěr bych chtěl, jak už jsem řekl, vyzvat občany, aby přišli k volbám. Ty volby budou důležité. Není to jenom o krajských a senátních volbách.

Ty volby nebudou jenom o krajských a senátních tématech, budou o celostátních tématech. Nejenom o covidu, ale i o té dosavadní činnosti politických stran tady v Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost. Děkuji.

To není pravda, já bych to chtěl uvést na pravou míru.

Bude tady apokalypsa, ale budou muset být volby.

To by asi nikdo nechtěl.